Děkuji, paní ministryně. Než požádám o slovo paní zpravodajku, tak zde mám přihlášku s přednostním právem pan předseda Kalousek. Dobře, rozumím. Takže tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 3/1. Děkuji.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Paveleka, zpravodajské zprávě poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

III. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je tu ve Sněmovně, pokud vím, 125 nových poslanců a ti by si zasloužili jednu informaci.

Ono to skutečně, když se to dodržuje, tak to svůj význam má veliký, protože se predikují nějaké výdaje na tři roky dopředu a nesmí se ty výdaje překročit, ani když se ekonomika vyvíjí hůře, než predikce příjmů předpokládá.

Problém je, že se ta vláda takhle taky musí chovat.

Proto prostě nemůžeme brát to, co nám předkládáte, vůbec vážně. A já se divím paní ministryni, že když to tady předkládá, tak se tváří jako vážně, že ta čísla takhle budou ty tři roky.

Tak se prosím pěkně podívejte na specifické ukazatele kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kapitola 333, jak se tam předpokládá pohyb jednotlivých specifických ukazatelů, poměrně důležitý.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku ano s přednostním právem do rozpravy pan předseda Stanjura. Já myslím, že můžeme pokročit v té historii projednávání tohoto materiálu kupředu.

My jsme usilovali o to, abychom schválili ústavní většinou, abychom skutečně měli finanční ústavu a ne takový zákon, který nakonec z toho zbyl.

Rozumím tomu, že tam byl zatím nadpis Návrh programového prohlášení, tak uvidíme, jaký bude finální tvar.